Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je 12 hodin, budeme pokračovat. Než zahájíme tuto 62. schůzi Poslanecké sněmovny, rád bych vám připomněl, že ve 13 hodin bychom na základě usnesení organizačního výboru pokračovali v přerušené 54. schůzi Poslanecké sněmovny.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Schůzi svolala předsedkyně Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 43 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána v sobotu 4. března tohoto roku elektronickou poštou.

Má někdo jiný návrh?

Kdo je proti?

A já konstatuji, že jsme ověřovateli 62. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Miladu Voborskou a pana poslance Ondřeje Koláře. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 62. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti, nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Co se týče přednostních práv, k pořadu schůze se mi hlásí s přednostním právem jako první pan předseda Jakob stahuje své přednostní právo. Poté je přihlášen s přednostním právem pan poslanec Babiš. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení občané, dámy a pánové.

Je to problém, přitom to řešení bylo jednoduché, bylo to zastropování cen elektřiny u výrobců, a tato vláda je jednoznačně vláda výrobců elektřiny, kteří kasírují stovky miliard od všech, a místo toho, aby to zastropovala, tak zkrátka to nechá být, protože asi ji někdo řídí zezadu, ti, kteří mají ty výhody. Šetří na lidech, zvyšuje daně a jsem zvědavý na ten hazard. To bylo vždycky velice zajímavé, když jsem byl ministr financí, jak to tady probíhalo, takže to bude určitě další krok v prospěch nějakých podnikatelských skupin. Takže dělá pravý opak toho, co slibovala.

Jenže základní plat pobírá jen menšina a většina má nějakou funkci. Někdo je předseda komise, někdo je místopředseda podvýboru, někdo je předseda výboru a tak dále, a samozřejmě funkce znamenají příplatky.